Také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, možná se divíte, že mí kolegové tady vystupují a mají připravenou celou řadu aktuálních problémů a bodů, ale je to především dáno tím, že včera jsme nemohli interpelovat.

Omlouvám se, pane místopředsedo.

Děkujeme, děkujeme, pane místopředsedo, i panu ministrovi, že se vrátil do sálu.

Navrhuji to jako druhý bod dnešního jednacího dne a teď ho odůvodňuji. Třináct měsíců vlády pod taktovkou Petra Fialy nám dokázalo, že pětikoalice neměla žádný plán, jenom nesplnitelné sliby. Turecké hospodaření Zbyňka Stanjury způsobuje, že zadlužení České republiky roste nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie a máme historicky největší nárůst dluhu. Tato vláda zcela rezignovala na efektivní výběr daní, a to má navíc desítky miliard díky inflaci, která je v České republice rekordní. Český průmysl hlásí zcela zásadní existenciální problémy. A občané?

To bohužel cítíme všichni, někdo méně a někdo zcela zásadně.

Tento pokles pokračuje nadále každý jeden kvartál v aktuálním roce.

Kolegové, ztrácíme sedm let, v rámci kterých se nejenom že nezvýší životní úroveň našich občanů, ale ona dokonce poklesne.

Vysokopříjmové domácnosti mají více prostoru pro manévrování ve svém utrácení a konzumním chování, ale když jste naopak samoživitelka, řešíte zásadně, jestli platíte za vejce 5 korun, 6 korun nebo 10 korun. České domácnosti minulý rok musely skutečně přejít na úsporný režim v míře, kterou si v této republice málokdo pamatuje.

České domácnosti tedy zřejmě přecházejí na nákup nejen menšího množství potravin, ale i na nákup potravin, které jsou levnější, a tedy samozřejmě i často méně kvalitní.